Připraví se paní ministryně pro životní prostředí. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. I přesto, že probíhá konflikt na Ukrajině, který sleduje celý svět a kde došlo k porušení mezinárodního práva, k invazi a aktu agrese vůči suverénnímu ukrajinskému státu, nepouštíme ze zřetele zájmy obyvatel Libereckého kraje, našich občanů, kteří v těchto chvílích zažívají obrovský problém. Problém způsobený vládou pana premiéra Petra Fialy.

Tato vláda nám do Sněmovny poslala tři věci a čistým výsledkem jsou tři průšvihy.

A třetí je samozřejmě naprosto nepoužitelná selektivní podpora lidem v době, kdy se zdražují energie.

V roce 2019, kdy jsem navštívil jižní Moravu v době, kdy zažívala kritické sucho, pomáhal jsem najít nové projekty, které by bránily suchu.

Měla obrovský úspěch a spousta lidí ji navštívila.

Podpořili jsme více než 21,5 tisíce projektů, konkrétně jsme finančně pomohli 911 projektům obcí na nový nebo posílený zdroj pitné vody za 1,2 miliardy korun.

Byla to naše vláda, která v roce 2020 připravila velkou novelu vodního zákona řešící sucho.

A já vám všem doporučuji, abyste si ji taky všichni přečetli předtím, než tady někdo bude mluvit o vodě. Určitě ne. Protože vědí, že voda je strategická surovina a bez vody není život.

Ale na hranicích s Turówem to tak samozřejmě opravdu není, protože ti, co hlasovali ve vládě pro tuto dohodu, hodili české občany přes palubu. A proč?

Stačí si připomenout privatizaci vodovodů v 90. letech.

Praha je jednička.

A také z toho vychází, že Praha má dokonce dvakrát dražší vodu než obyvatelé Varšavy nebo Říma. Je příznačné, že vláda pana premiéra Fialy hodila přes palubu občany, kteří mají už dneska jednu z nejdražších vod v rámci celé České republiky. Pokud tedy vůbec nějakou mají, protože kvůli pětikoalici možná už nebudou mít ani tu drahou.

Polsko podle něj porušilo unijní právo, když neposoudilo vliv nových prací v dole poblíž českých hranic na životní prostředí. Nová vláda zásadně ustoupila z našich pozic, z toho, co jsme vyjednávali, a ve chvíli, když už to vypadalo, že skutečně Česká republika vyhraje. A když to říkám, že ustoupili, tak opravdu za zvláštních okolností.

A aby také bránila, když stojí o jeden kilometr jinde, než bychom potřebovali!